Ano, padl návrh na garanční výbor zdravotní. Budeme tedy napřed hlasovat o návrhu pana poslance Válka.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Budeme tedy... S přednostním právem pan předseda Stanjura. Já bych chtěl požádat pana předkladatele nemusí, ale má přednostní právo , aby nám vysvětlil kompetenci hospodářského výboru k návrhu zavádět povinnost lékařské prohlídky. To by mě docela zajímalo.

Proč ne, ale nepřijde mi to úplně logické. Já jenom pro vysvětlení. Za navrhovatele.

Kdo je proti? V hlasování číslo 20 přihlášeno 157, pro 91, proti 30. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl žádné další výbory k projednání tohoto návrhu. Jak jsem avizoval, já bych navrhl zdravotní výbor. Ano, děkuji. Pan předseda Stanjura.

Ano, děkuji. Pan předseda bude určitě rád. Ptám se, zda má ještě někdo jiný návrh, aby byl tisk přikázán dalšímu výboru. Nikoho nevidím. Budeme tedy nejprve hlasovat o přikázání zdravotnímu výboru jako dalšímu výboru k projednání. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Já tedy konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru jako dalšímu výboru. V rozpravě nezazněl žádný návrh na zkrácení nebo prodloužení lhůty k projednání, bude to tedy projednáváno ve standardní lhůtě. A já končím prvé čtení tohoto návrhu a končím tento bod. Současně předávám řízení schůze.